Ano, neděláme kroky populistické a líbivé na první pohled, neděláme kroky plošné.

Jsou to návrhy, které mohou být řekněme z této oblasti: zvýšení valorizace rodičovského příspěvku, zvýšení existenčního a životního minima, zvýšení příspěvku na mobilitu občanů se zdravotním postižením nebo zvýšení také oblasti slevy na poplatníka a na děti. Ale aby to řešení taky dávalo smysl.

I to jsou peníze, které tady zůstávaly, zůstávají, a ty je potřeba také brát v tom kontextu, že těch finančních prostředků pro domácnosti v tom objemu zůstalo více. Pak tady byly zmíněny věci jako argumentace exekucí.

No zjevně ano.

Seberou starou paní.

Já jsem za poslední dny hovořil s lidmi, kteří mají osobní zkušenost s tím, jak třeba se chovala ruská armáda po anexi Krymu.

Takovéto příběhy jsme tady schopni sázet, jak se chovala ruská armáda na Krymu.

Není tady omezen jiný názor.

Pro situace, kdy se řeší nějaký důsledek bezpečnostního rizika. Přísunu většího počtu lidí do České republiky. Pro tyto situace a pro přírodní katastrofy tenkrát tvůrci ten zákon napsali a pro takové situace se ten zákon má aplikovat.

Proto to byl jiný příběh. Proto ho využíváme a proto je normální, když vláda přijde, a udělala by to kterákoli jiná vláda, a řekne: My potřebujeme teď ještě krizový stav, nouzový stav, pardon, a potřebujeme ho prodloužit.